To bylo doporučeno ústavněprávním výborem. Dále byly podány dva pozměňovací návrhy pana poslance Marka Bendy, o kterých budeme hlasovat samostatně. Zeptám se, zda je jiný návrh postupu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře.

Tento návrh byl přijat, budeme tedy postupovat podle schválené procedury. Prosím o první návrh. První hlasování bude o pozměňovacích návrzích přijatých ústavněprávním výborem. Stanovisko doporučující. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Další prosím. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy pod číslem B1, který se týká vázanosti právních kvalifikací druhem a výměrou správního trestu obsažené v příkazu. Stanovisko nedoporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Další prosím. Stanovisko nebylo přijato. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Je tomu tak, pane zpravodaji? Stanovisko doporučující.